Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2020. I přes nominální navýšení výdajů na obranu v tomto návrhu jde bohužel o určité zklamání, neboť tyto výdaje neodpovídají tomu, co bylo přislíbeno v loňském rozpočtovém výhledu schváleném s rozpočtem na rok 2019, a obrana dostane v příštím roce bezmála o jednu miliardu méně, než tento výhled předpokládal... Máte pravdu, paní poslankyně, už jsem se k tomu chystal, protože jednáme o změnách pořadu schůze. Máme tady přes třicet přihlášek. Přes třicet přihlášek.

Děkuji vám.

Přesto pro dosažení tohoto cíle dělá vláda málo a tempo růstu obranného rozpočtu mu v žádném případě neodpovídá. Předseda vlády Andrej Babiš se v tomto týdnu, když se zúčastnil oslav stého výročí založení Generálního štábu Armády České republiky, při této příležitosti nechal slyšet, že s ohledem na vývoj bezpečnosti ve světě Česká republika musí zbrojit a nabírat nové vojáky, že musí dohnat deficit v oblasti obrany a léta stagnace. Když pominu fakt, že za tato léta stagnace nese odpovědnost zejména nejdéle sloužící ministr obrany, který byl shodou okolností z ANO, a byl to pan Martin Stropnický, ráda bych panu premiérovi sdělila, že bez adekvátního navyšování finančního rámce to opravdu nepůjde.

Bohužel v nadcházejících letech však nelze spoléhat na to, že ekonomika poroste takovým tempem jako doposud, a velmi se obávám toho, že právě obrana může být první na ráně, pokud bude nutné šetřit.

I proto je nezbytné, aby existovala záruka, že obrana bude mít, z čeho zmíněné investice financovat, a že je bude moci bez obav naplánovat a také realizovat. Schválení uvedené novely je touto zárukou, která může být přijata velmi rychle, neboť je jednoduchým opatřením, jež lze schválit již v prvním čtení. Garance 2 % HDP by pak byla v neposlední řadě jasnou deklarací toho, že to Česká republika se svou obranou a se svou účastí v systému kolektivní obrany myslí opravdu vážně, že nechce patřit mezi takzvané černé pasažéry a že chce plnohodnotně přebírat své závazky.

Nejdříve přečtu omluvu paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů na celý jednací den.

Děkuji za slovo.

Dálnice byla uzavřena mnoho hodin až do následujícího dne.

A proč o tom hovořím? Protože se velice rychle blíží období, kdy počasí, jak se říká, opět zaskočí silničáře.

Mně je jasné, že tempem a způsobem, jakým se tato naše stěžejní dálnice opravuje, se její stav v brzké době nijak podstatně do této doby nezlepší.

Co tím hlavně myslím?